Co tedy, dámy a pánové, jako nová vláda chceme, co na této cestě k lepší budoucnosti naší republiky nabízíme? A čím později se zaplatí, tím bude větší a splátky bolestivější. Vedlejším efektem rozhazování vypůjčených peněz státem je pak inflace neboli v důsledku drahota. A s tou se teď naše země a její občané musejí potýkat už od loňského podzimu a podle ekonomů bude trvat i po celý tento rok. A proto se musíme okamžitě začít chovat rozumně a rozpočtově zodpovědně, a to nejenom ve vztahu k letošnímu státnímu rozpočtu, ale ke všem rozpočtům budoucím. A proto také naše programové prohlášení obsahuje závazek zahrnout principy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do ústavního pořádku České republiky. Chceme upravit výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a bez ohledu na hospodářskou situaci. Zároveň chceme našim občanům dát jistotu, že stát nebude bezohledně zvyšovat jejich daně. Proto jsme se zavázali, že vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop celkového daňového břemene. Jakmile je složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude pak automaticky vyloučené. Naše vládní plány zahrnují samozřejmě i celou řadu dalších opatření, zejména v oblasti boje proti daňovým únikům a nelegálním daňovým optimalizacím. Celý dokument máte k dispozici a od minulého týdne je také dostupný pro veřejnost i na stránkách Úřadu vlády. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že případná úsporná opatření naší vlády budou maximálně sociálně citlivá a že se nedotknou našich priorit v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče. Jsme totiž přesvědčeni, že šetřit má náš stát v prvé řadě sám na sobě, nikoliv na svých občanech. A toho se týká i náš další závazek. Náš další závazek je, že chceme, aby náš stát byl moderní, chytrý, efektivní a úsporný. Hlavní cestou k tomuto cíli je jednoznačně digitalizace. Adekvátně k tomu můžeme významně ušetřit na úřednících, jejich kancelářích a celkovém provozu státu, a přitom náš občan dostane daleko rychlejší a taky kvalitnější služby. Naše konkrétní plány v této oblasti jsou velice ambiciózní a týkají se prakticky všech resortů, ať už jde o revizi jednotlivých úřednických agend s cílem redukovat ty nepotřebné a ostatní případně převést na digitální platformu, nebo o zavedení jednotného elektronického tržiště pro nákupy státu, nebo o další rozšíření Czech POINTu, vytvoření mobilní aplikace Portálu občana, spuštění bezplatného Portálu podnikatele, sdílení údajů ze základních registrů, lepší transparence dat a tak dále a tak dále. Chceme důsledně naplnit princip, že tam, kde mohou mezi úřady obíhat data, tam nemá pobíhat občan. Samozřejmě ale myslíme i na seniory, myslíme na občany se speciálními potřebami, pro které zůstane zachována i původní papírová cesta.

A to všechno je také měřítkem toho, nakolik je náš stát moderní, nakolik je efektivní. Kvalitní dopravní síť je totiž základním předpokladem nejen kvalitního života občanů, ale také základním předpokladem dalšího rozvoje našeho hospodářství. V moderní zemi se prostě potřebujete rychle a s jistotou dostat z jednoho místa na druhé. V moderní zemi potřebujete mít všechny regiony prostupné, dostupné a propojené, a to jak pro lidi, pro občany, tak pro investory.

Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a dostavbu dálnice D1.

Zároveň chceme zvyšovat kapacitu vybraných silnic I. třídy a budovat obchvaty měst a obcí, které trpí tranzitní dopravou. Naší další prioritou je také výstavba moderních vysokorychlostních tratí, zejména pak příprava klíčových staveb na tratích PrahaDrážďany, PrahaBrno, BrnoOstrava a BrnoVídeň. Budoucnost našeho hospodářství totiž bude v následujících letech více než kdykoliv předtím záviset na tom, jak se náš stát, naše firmy, naši podnikatelé dokážou přizpůsobit novým trendům, zejména v oblasti nových technologií a průmyslových inovací.

A zde čelíme dvojímu riziku. Jednak že bychom mohli v mezinárodní konkurenci ztratit svoje výhody a začít zaostávat, a to druhé riziko je, že bychom nezvládli transformaci naší energetiky na nové podmínky a tím ztratili energetickou nezávislost, a tedy i schopnost ovlivňovat ceny pro naše domácnosti a podniky. Tato rizika si velice dobře uvědomujeme, a proto naše vláda chce maximálně podpořit konkurenceschopnost českého průmyslu, mimo jiné i prostřednictvím podpory investic do inovací a nových technologií. Jinými slovy, budeme chtít, aby vznikaly firmy a projekty s vysokou přidanou hodnotou práce. To je cesta, jak může český průmysl udržet krok se světem a obstát v mezinárodní konkurenci. Zároveň se ale budeme velmi intenzivně věnovat řešení energetické soběstačnosti České republiky a i tady jsou řešením právě nové technologie a inovace. Budoucnost naší energetiky totiž velmi vidíme ona jiná cesta není v kombinaci jaderné energetiky a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. To si ale vyžádá soustředěné úsilí vlády na více frontách, na více frontách najednou včetně zahraničí, kde nechceme a nemůžeme ustoupit od záměru uznat v rámci EU jadernou energetiku jako trvalý udržitelný zdroj a zemní plyn jako klíčové transformační pravidlo. V předloženém programovém prohlášení najdete i další podstatný úkol, který jsme si v oblasti energetiky uložili.

Chceme systematicky podporovat malé a střední firmy, které podle našeho přesvědčení mají tvořit páteř naší ekonomiky. Je jasné, že mnozí z těch aktivních lidí už dávno rezignovali na podporu ze strany českého státu, ale přesto jim chci... Za prvé méně byrokracie a za druhé více podpory právě pro malé a střední podnikatele.